Návrh zákona také zakotvuje oprávnění pro inspektory České obchodní inspekce zjednat si v souvislosti s výkonem kontroly přístup do uzavřených prostor prodávajícího, v nichž se prokazatelně nacházejí především nebezpečné výrobky nebo padělky. Další novinku představuje ustanovení zajišťující ochranu osobních údajů inspektorů České obchodní inspekce, na jejichž bezpečnost stávající právní předpisy příliš nemyslí, a to především při kontrolním nákupu, kdy jsou od nich ze strany prodávajícího vyžadovány jejich osobní údaje obdobně, jako je tomu při nákupech běžných spotřebitelů. Zákon také upravuje podrobná pravidla, která se týkají kontrolního nákupu, jimiž se vyjasňují vzájemné povinnosti České obchodní inspekce a kontrolované osoby a jejichž absence způsobovala v praxi řadu problémů. V neposlední řadě obsahuje návrh zákona velmi důležité změny v návaznosti na další, již přijatou legislativu, například zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sjednocuje terminologii, odstraňuje některé duplicity a zjednodušuje současný text. Bez všech těchto nástrojů by Česká obchodní inspekce nebyla schopna dosáhnout svého poslání chránit české spotřebitele a eliminovat nežádoucí obchodní praktiky na trhu postihováním nepoctivých prodejců ve správním řízení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych vás chtěl požádat o podporu tohoto zákona ve třetím čtení. Doporučuji schválení pozměňujících návrhů hospodářského výboru, které jsou uvedeny pod body A, naopak pozměňovací návrhy uvedené pod body B1 a B2 schválit nedoporučuji. Děkuji vám za pozornost.

Mohu rozpravu... Chtěla bych moc poprosit pana ministra, jestli by mohl ubezpečit Poslaneckou sněmovnu, že v tomto návrhu zákona není to nové, de facto neomezené a zcela bezprecedentní oprávnění pro inspektory, tak jak jsme o tom tady hovořili ještě za vašeho předchůdce.

Protože si neumíme představit, že bychom měli podpořit normu, ve které něco takového bude. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pan ministr se... Nebo v rozpravě ještě pane ministře, nebo v závěrečném slově? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. K závěrečnému slovu se hlásí pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Ano, toto ustanovení návrh zákona obsahuje. Pozměňovací návrh podaný panem poslancem Váňou tento návrh odstraňuje. Doporučuji Poslanecké sněmovně hlasovat pro to, aby tam tento návrh zůstal.

Prosím, pane předsedo. Pan ministr neumožnil kolegům reagovat. Takže musím já za klub.